Jak jsem říkal, za sebe vnímám nejpodstatnější investice nebo investiční pobídku právě do infrastruktur, které, jak asi vnímáme, jsou pro nás, pro obecné blaho občanů, asi nejpodstatnější, protože se tady potýkáme poměrně dlouhou dobu s tím, že infrastruktura není ještě úplně kompletně vybudovaná a že tohleto přesně může být ten směr, kam investiční pobídky... nebo vůbec jak je využívat.

Tedy vnímám to právě pro tuto konkrétní dobu jako velmi žádoucí, jako velmi prospěšné a je dobře, že s tím ministerstvo přichází právě teď tak, aby se dala ta legislativa zvládnout a přijmout a aplikovat.

Takže, dámy a pánové, já se blížím k závěru a velmi bych tedy plédoval, aby předkládaný návrh zákona mohl projít do dalšího čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. Ano, vidím z místa se hlásit paní předsedkyni.

To jsou omluvy. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Zaznamenal jsem procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat, čili poprosím pana kolegu, aby případně dal protinávrh.

Není tomu tak.

Ještě se někdo hlásí s protinávrhem? Já jsem vás mezitím odhlásil, nicméně počkáme, než se ustálí počet přihlášených. Budeme postupovat tak, že nejprve budeme hlasovat o posledním protinávrhu pana poslance Bureše, poté o protinávrhu pana poslance Munzara a následně o návrhu paní poslankyně Schillerové. Já ještě jednou řeknu, o čem budeme hlasovat nyní.

Kdo je proti? Hlasování číslo 123, bylo přihlášeno 137 poslanců, pro hlasovalo 7, proti 43. Návrh byl zamítnut. Jako druhý protinávrh budeme hlasovat návrh pana poslance Munzara, abychom jednali po 19. hodině, ale pouze do projednání tohoto bodu, tedy novely zákona o investičních pobídkách.

Hlasování číslo 124, bylo přihlášeno 140 poslanců, pro hlasovalo 17, proti 29. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 125, bylo přihlášeno 141 poslanců, pro hlasovalo 55, proti 48. Návrh byl zamítnut. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.